Takže já to zkrátím a zeptám se tedy, pane ministře, jestli jste si toho vědom, tady tohoto problému, a zdali vláda, potažmo vaše ministerstvo, bude toto nějakým způsobem detailně zkoumat, analyzovat a tento mimořádně znepokojivý fenomén se pokusí odhalit, jeho příčinu, a přijmout na základě toho patřičné opatření. Děkuji za pozornost.

Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, minulý týden váš úřad předal Národnímu pedagogickému institutu technické zadání revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Děkuji.

A proto mě zajímají některé dotazy.

Tak by mě zajímalo vlastně, jestli jsme schopni nebo jestli jste schopen nám říct, jaké jsou celkové náklady na inkluzi od mateřských přes základní až po střední školy.

Děkuji vám.

Připravit se může paní poslankyně Helena Válková, která je další přihlášená. Děkuji za udělení slova. Já budu veskrze krátký. Měl jsem připravenu interpelaci na pana ministra Jurečku, který tady není přítomen, stejně jako nebyl posledně, takže už podruhé se mi nedostane ústní odpovědi. Kdybych chtěl písemnou, tak si podám písemnou.

Jak to budeme dělat? Buďto budeme přesně vymezovat profesi po profesi, pak to bude x set stránek přesně vymezených povolání a tak dále.

To znamená, že já bych očekával, že když jsou ústní interpelace, že skutečně se bude ústně odpovídat, a ne písemně. Takže já samozřejmě ty interpelace si opět schovám. Doufám, že snad aspoň do půl roku se dočkám, a tímto se vzdávám práva na písemnou odpověď a tu svoji interpelaci budu znovu se snažit přednést na ústních interpelacích. Děkuji. Eviduji, že tedy nechcete odpověď písemnou. Stahujete, děkuji. A nyní přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Heleny Válkové, která ovšem není přítomna v sále, takže interpelace propadá. Připraví se pan poslanec Radek Koten poté. Děkuji, vážená paní předsedající.

To znamená, že ty přípravy pokračují opravdu velmi vážně, byl vybrán vítězný návrh z architektonické soutěže a nyní se jede dál.

Já se chci zeptat, jestli probíhá mezi vámi, případně Ministerstvem kultury, jednání s hlavním městem Prahou o spolupráci na přípravě toho projektu a jeho realizace, a samozřejmě na to, jestli proběhlo nějaké už i závazné stanovisko nebo nějaký příslib ze strany Ministerstva kultury státu, protože ono v těch původních materiálech, v některých bylo uváděno, že město Praha si představuje financování této stavby: z jedné třetiny Praha, z jedné třetiny stát a z jedné třetiny soukromý investor. Děkuji.